Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je situace skutečně tak vážná?

Já myslím, že to nejde, abyste odpověděl.

Posuneme se dále.

Přitom všech šest poslanců za ANO hlasovalo pro to usnesení Evropského parlamentu o Zelené dohodě. To za prvé.

Počítají oni s dramatickým nárůstem spotřeby elektřiny?

Nyní tedy požádám o vystoupení pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte pět minut. Děkuji mockrát za dotaz.

Mělili bychom naplnit ambice, nikoliv redukce, po předem domluvených a dlouho respektovaných 40 % do roku 2030, které plníme, a když se podíváme, tak Česká republika na rozdíl od některých jiných evropských zemí, které nás kritizují, ale toto nenaplňují, tak my je plníme, opakovaně říkám, tak jsme dokonce byli připraveni i být o něco lepší v tom roce 2030.

Musíme jim vytvořit prostředí pro přechod na nové technologie, což je v pořádku, a v rámci našich aktivit to činíme. A pak nezapomínejme na tu další oblast, a to je doprava. Prostě a jednoduše, ambice Evropy v oblasti dopravy je věc jedna, realita je věc druhá.

Toleroval jsem malé překročení času.

Připravíme takové stanovisko, které by, řekněme, reflektovalo většinový názor, který na to je.